To je za mě všechno, když tak se těším na nějakou další diskusi. Já děkuji. Nyní pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych rád uvedl dva pozměňovací návrhy, které předkládám k této novele volebního zákona. Na úvod bych rád vyjádřil to, že vítám novelu, tak jak ji vláda předložila, protože reaguje na oprávněné výtky Nejvyššího správního soudu, a v tomto smyslu tuto technickou novelu vítáme a podporujeme.

Jenom pro ilustraci, abychom si připomněli trochu tu historii, je to skutečně pozůstatek z doby tzv. opoziční smlouvy.

Připomněl bych, co bylo cílem, to je důležité říci.

Nicméně podívejme se na dnešní Poslaneckou sněmovnu. Máme zde historicky nejvyšší počet politických stran, a to devět, a máme více než půl roku po volbách a nemáme vládu, nemáme funkční vládu.